6. úpravy směřující k usnadnění právní a majetkové přípravy výstavby pozemních komunikacích, veřejná prospěšnost, užití obecné úpravy vyvlastňování, oceňování věcných břemen; 7. úprava procesu stanovování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Předložený návrh obsahuje rovněž zrušení platné, ale dosud neúčinné novely zákona o pozemních komunikacích, kterou se měl změnit způsob prokazování úhrady časového poplatku za užití pozemních komunikací, a to z papírové dálniční známky na elektronické mýto. Návrh tedy obsahuje souhrn změn, které jsou pro aplikační praxi velmi potřebné, a proto žádám, aby jej Poslanecká sněmovna podpořila. Děkuji panu ministrovi a ještě učiníme jeden procedurální krok.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, vážený pane ministře, vážené kolegyně, dovolte mi, abych přednesla zpravodajskou zprávou k tisku číslo 374 Prosím sněmovnu o klid! Já vím, že je páteční odpoledne po náročném týdnu, ale přesto bych si dovolil vás požádat, abyste jiné debaty, než je zákon o pozemních komunikacích, převedli do předsálí a paní zpravodajku nechali přednést zpravodajskou zprávu. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedající.

Návrh novely vychází z již třeba předložené novely zákona pod sněmovním tiskem číslo 1001 ze šestého volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu, jehož projednávání bylo ukončeno rozpuštěním Poslanecké sněmovny. Jsou navrženy změny podmínek a rozsah ochrany veřejně přístupných účelových komunikací a podrobněji se stanovují podmínky pro nakládání s odtaženými motorovými vozidly, respektive jejich vraky. Nově se doplňují pravomoci pro povolování úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami a novela nabízí přesun pravomoci obecních úřadů tzv. jednotkových obcí na úseku státní správy podle zákona o pozemních komunikacích na obecní úřady tzv. trojkových obcí na základě praktických zkušeností. Nově jsou vymezeny kategorie a třídy dálnic silnic. V této části novely zákona vidím problém v možnosti přenesení povinností vlastníka silnic I. třídy na kraje prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Zcela určitě se jedná z hlediska rozsahu přenesených povinností, mezi které patří pravidelné a mimořádné prohlídky, údržba, opravy, o činnosti velmi nákladné. Zde novela neříká, jak bude tato přenesená povinnost státu řešena finančně. Zcela určitě je nutné před přijetím této možnosti znát stanovisko předkladatele a jeho promítnutí do příjmů krajů.

Jako pozitivní počin předkladatelů považuji zrušení platné a dosud neúčinné novely zákona o pozemních komunikacích, která měnila způsob prokazování úhrady časového poplatku za užití vybraných pozemních komunikací z papírové dálniční známky na elektronické zařízení, tzv. elektronických kuponů. Poslanecká sněmovna podpořila posunutí účinnosti této změny na 1. leden 2016.

Dokonce by přinesla nižší výběr poplatků pro stát než za současného stavu. Proto se stala nežádoucí. Jako zpravodajka doporučuji projednání této novely v hospodářském výboru. Děkuji.

Nyní tedy otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku.

Pane předsedající, velice děkuji. Děkuji za slovo každopádně!

Byla jsem také velmi ráda, že jste jmenoval v těch jednotlivých bodech praktické zkušenosti, které se prolínají do této novely vládního zákona, ale nepadla zde, se domnívám, jedna věc, která je zmíněna také v návrhu je to sněmovní tisk číslo 180, který předkládá skupina poslanců ODS, řeknu, na čele s panem Zbyňkem Stanjurou, kde je také jedna praktická zkušenost.

Prosím, vydržte to ještě a pokuste se diskutovat o jiných záležitostech, případně o tomto tisku, pokud dostanete slovo, nebo nerušte toho, komu bylo slovo uděleno. Ale myslím to úplně vážně na všechny části sněmovny! Pokračujte, paní poslankyně.